Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Pan kolega Michálek mimo body s přednostním právem. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vám hluboce omlouvám, a zejména se omlouvám panu ministrovi a všem dalším, kteří tady trpělivě čekají, nicméně vzhledem k té krizové epidemiologické situaci, kdy dneska máme tři tisíce případů, máme pátek a máme tady explozi případu koronaviru, hrozí zahlcení zdravotnictví a vypnutí ekonomiky zase. Ty počty nemocných rostou exponenciálně, zatímco testovací místa nerostou ani lineárně, to znamená, že ten systém může do několika dní zkolabovat, tak si nemůžeme dovolit dalších několik, další ty tři dny přes víkend nečinnosti, a já jsem chtěl požádat o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu v délce trvání čtyřicet pět minut, abychom mohli navrhnout konkrétní opatření, co s tím dělat teď, když ještě s tím něco dělat můžeme.